A je to z prostředí, do kterého přicházejí tisíce lidí z Evropy, aby se tam vyučili pro válku v zemích Evropy! A dokonce tento islámský stát vyhlásil Evropě válku! Zatímco v případě usnesení, které se týkalo Ukrajiny, jsem už několikrát zopakoval, že NATO dalo jasně najevo, že se v této chvíli necítí ohroženo Ruskem. My to nechápeme tak, že Rusko chystá útok na členské státy NATO. Prostě my se připravujeme vzhledem k tomu, co se děje a co je vážné, ale není to tak, že bychom na summitu NATO mluvili o Rusku jako o nepříteli. Takže já se vůbec nebráním o těch hrozbách mluvit a to celé tady říkám jenom proto, abych vás přesvědčil, že to není tak, že vláda o ničem neví.

Já to neříkám proto, abych někoho strašil, ale proto, že si myslím, že to je naše povinnost jako politiků, kteří v této chvíli jsou součástí vlády v České republice. Takže já chci apelovat na to, co jsem řekl v úvodu, když říkáme, že nechceme být černobílí, tak abychom tomu dostáli i tady v těch vystoupeních. Já si nemyslím, že je šťastné nás obviňovat, že nevíme nic, co se děje na Ukrajině. Snad jsem vám prokázal, že se tomu věnujeme dost. A když budete zvažovat kroky vlády, kroky premiéra, tak já na vás apeluji, abyste se na to podívali skutečně třeba i z jiného úhlu než z toho, který se vám nabízel dosud. Já si nemyslím, že je to tak jednoznačné.

To, co od nás chce veřejnost, je, abychom našli řešení, které nás uchrání požáru, které nás uchrání toho, že ty konflikty budou růst a že je nedokážeme zastavit. Naše povinnost je najít cestu, jak je zastavit. A proto, jak říkám, sankce jsou nástroj politiky, kterou bychom ale měli dělat jako celkovou strategii a ve které výsledkem bude to, že budeme snižovat míru toho konfliktu a že povedeme Ukrajinu k tomu, aby udělala parlamentní volby, hledat způsoby, jak ty parlamentní volby provést, třeba tím, že se nabídne proruským separatistům, aby se zároveň uspořádaly lokální volby, které oni požadují, spojily s těmi parlamentními volbami, a tím najdeme způsob, jak vytvoříme novou politickou reprezentaci na Ukrajině. To jsou věci, o kterých je třeba se bavit. Takže rozumíte? kromě těch co nejrazantnějších postupů také potřebujeme tvořivou diplomacii, která opravdu pomáhá hledat řešení v té situaci. Jinak se nám může stát, že zapadneme do bažin, ze kterých bude těžko se dostat. Tak za to se omlouvám. Jinak jsem to myslel pozitivně a chtěl jsem přispět do toho, aby tady ta debata byla korektní a aby skutečně nebyla černobílá. Děkuji vám, pane ministře.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, KDUČSL vítá, že Poslanecká sněmovna se dnes mimořádně na svém jednání zabývá tou dramatickou situací na Ukrajině.

Těch ohnisek napětí a zla je ve světě plno. Například pronásledování křesťanů v některých zemích světa je nehorázné, barbarské, zločinné, ale je to od nás docela daleko. Trochu mě tady v tomto ohledu mrzí, že se poněkud méně vyjadřují k těmto dramatickým záležitostem některé významné výbory, jako zahraniční nebo výbor pro obranu, kde si myslím, že veřejnost nějaké jasné postoje, jasná vyjádření či poselství prostě očekává. Z úst pana premiéra, pokud jsem dobře zaslechl dneska už máme třetí schůzi, pokud to neřeknu úplně přesně, tak se dopředu omlouvám, ale měl jsem pocit, že zaznělo, že ruští vojáci opouštějí Ukrajinu.